Takže pojďme se bavit i o těchto studentech, kteří strávili velkou část svého života na škole, získali vědomosti, získali znalosti, dostali od této společnosti něco, co by mohli vrátit, a mohli by fungovat a mohli by získat nějakou pozici. Celý ten problém je opravdu komplexní a složitý. Víte, mám pocit, že ono se to všechno odvíjí také ještě od jedné věci.